Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pane ministře, dovolte mi, abych vzala za poslanecký klub sociální demokracie hodinovou pauzu.